Děkuji za slovo.

Ve stručnosti.

Finanční prostředky jsou uvolňovány poslaneckým klubům měsíčně. Je třeba říci, že Kancelář Poslanecké sněmovny, která spravuje rozpočet Poslanecké sněmovny, má také ve své rozpočtové kapitole zahrnuty i veškeré příjmy a výdaje právě související s příspěvky k úhradě nákladů jednotlivých poslaneckých klubů.

Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014 tvoří přílohu tohoto usnesení. Tímto jsem také splnil svoji povinnost danou organizačním výborem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Poprosím pana poslance Votavu, aby přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak byl přednesen panem poslancem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Ještě než pokročíme, tak je zde změna omluvy paní poslankyně Maxové. Omlouvá se již od 17 hodin.